Navrhujete to na 20., což je čtvrtek, po pevně zařazených bodech, což by podle mých poznámek byl bod číslo 6. Pan předseda to chce jako jeden bod, tak jsem to pochopil. Kdo souhlasí se zařazením tohoto bodu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Nyní bychom hlasovali o jeho pevném zařazení, protože pan Tejc navrhuje, aby tomu tak bylo na dnešek jako druhý bod.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Já se zeptám, zda je možné hlasovat najednou, nebo zda je zde požadavek na oddělené hlasování. Odděleně, dobrá.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Byl by to druhý bod odpoledního jednání Sněmovny.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo je proti tomuto návrhu?

I tento návrh byl přijat. Posledním návrhem, který musíme hlasovat, je návrh pana poslance Humla, bod číslo 56, což je vyšetřovací komise. Pan poslanec navrhuje, abychom ho zařadili zítra po pevně zařazených bodech, což je asi bod číslo 4, předpokládám, ale nejsem si úplně jist. Nicméně to záhy uvidíme. Ptám se, kdo s tím souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

I tento návrh byl přijat. Zeptám se, zda bylo hlasováno o všech návrzích, které zde zazněly. Pokud tomu tak je a nikdo nevznáší námitku, tak nám zbývá pouze hlasovat o programu a pořadu 7. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Kdo je proti tomuto návrhu?